Takže prosím ještě jednou, na Ministerstvo vnitra jsme nepřijali jediného nového úředníka, 98 míst jsme zrušili, živých míst.

Toto jsou doložitelná fakta a byl bych rád, kdybychom v naší parlamentní debatě také fakta používali. Děkuji. Nevnímám zájem o doplňující otázku, čili přistoupíme k další interpelaci, ale předtím načtu došlou omluvu.

Děkuju za slovo, vážená paní předsedající, a to je zrovna ta nešťastná náhoda, protože to byl zrovna tedy můj rezortní ministr, ale když už jsem tady, tak se ho aspoň takhle na dálku na něco zeptám. Ty další dvě interpelace potom stáhnu a nechám je, když bude přítomen buď on, nebo nějaký jeho nástupce.

A já jsem se chtěl pana ministra zeptat, zda bude dostatek peněz v rozpočtu národního parku, respektive Ministerstva životního prostředí, na obnovu parku, protože v rozpočtu jsem nějaké mimořádné peníze nenašel.

Také děkuji, a jak jsem četla, pan ministr je omluven, odpoví do 30 dnů písemně.

Připraví se pan poslanec Petr Sadovský, prosím. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně.

A teď k těm otázkám, abych to stihl, mám tři otázky: Kdo konkrétně dal zjevně nesprávné nesouhlasné stanovisko a zda je má pan ministr v písemné formě, zda mi ho může poskytnout? Pan ministr ve svém vystoupení uvedl, že i v průběhu jednání to komunikoval s Ministerstvem vnitra, tak bych se opět rád zeptal, s kým konkrétně komunikoval?

Děkuji. A nyní reakce pana ministra dopravy, prosím. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu odpovídat vstřícně, ale rozhodně nepřistoupím na nedůstojnou hru, abych tak, jak jsme to zažili před nějakým časem, říkal: Nebuďte slušný, řekněte jména! Mám za to, že mezi rezorty Ministerstvem dopravy a Ministerstvem vnitra i v rámci projednávání zmíněného stanoviska proběhlo několik konkrétních debat, několik konkrétních jednání. Mám k dispozici pochopitelně, a rád vám je předám, i stanoviska a souhlas s tou úpravou tak, jak byla schválena v Poslanecké sněmovně, jak od Policie České republiky, tak od Hasičského záchranného sboru, tak od samotného Ministerstva vnitra. Chci zároveň tady při té příležitosti znovu zopakovat, oč běží.

Stejně tak ochrana bezpečí osob, ale i majetku z důvodu například nekoordinovaného provozu ve vzdušném prostoru znamená prostě jeden z důležitých parametrů, jedno z důležitých hledisek, který musí stát chránit, a docházelo jednoduše k hledání dobrého kompromisu i s ohledem na to, že od všech dotčených institucí jsme pro finální řešení našli shodu, našli souhlasné stanovisko. Máme za to jako Ministerstvo dopravy, že je to v pořádku. Nicméně zároveň i z dnešní mé diskuse s generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru vím, že proběhne další jednání s ředitelem Úřadu pro civilní letectví tak, aby zmapovali, zda opravdu, když se v současné podobě zákona o civilním letectví praví, že tedy je možné odchýlení od pravidel létání v nezbytně nutném rozsahu, takže se opravdu, když se vztahuje na ony základní úkoly, jímž je ochrana životů a zdraví obyvatel, životního prostředí, zvířat, majetku před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi, že tím opravdu pokrýváme většinu těch zásahů. Budemeli v tu chvíli opravdu rozebírat jednotlivé situace, nepochybně bude možné odchýlení od těch pravidel v okamžicích například zásahu u rozsáhlých požárů, podobně jako to bylo například v Hřensku. Bude to ale nepochybně znamenat zároveň i zásah při dohašování a případně i při monitoringu, protože i při tom monitoringu je zcela zjevné, že chrání Hasičský záchranný sbor majetek i zdraví osob v okamžiku, kdy je to z mnoha zkušeností a odborných postupů jasně indikováno. Mám za to, že tohle všechno jsou konkrétní situace a konkrétní případy, které jsme změnou toho zákona, ke které máme v tomto ohledu jasný konsenzus všech těch dotčených rezortů, ale i složek, takže to opravdu pokrýváme.